Co jsem si porovnával stínovou ekonomiku v rámci Evropské unie, už to tady také padlo, připomenu, že Česká republika na tom není tak úplně špatně, ale neumím řekl bych odborně říct, nakolik ta čísla jsou skutečně ta pravá, protože ono se to velmi těžko stanovuje. Ale patříme do lepšího průměru v Evropské unii.

To, co on oprávněně kritizuje, že ta minulá vláda neudělala.

V případě České republiky se odhaduje, že cca čtvrt milionu lidí je tady zaměstnáno načerno a je to způsobeno vysokou cenou práce. Prosím neplést si, jak vysoké jsou výplaty. A když jsem se podíval na některé grafy, tak skutečně je to tak. Rovné prostředí. Narovnávat podnikatelské prostředí. Děkuji.

Takže stahujete. Hezké ještě dopoledne, dámy a pánové.

Když jsem vystoupil z auta, tak ke mně přišel neznámý člověk, který říká: Dobrý den, já se jmenuji tak a tak a chtěl jsem vás poprosit o jednu věc.

Já jsem toho člověka, kterého jsem viděl poprvé v životě, poprosil, aby mi řekl, v čem vlastně to spočívá.

A ten pán se na mě tak dívá a říká: No jo, ale v televizi pan Fiala z ODS říkal něco jiného, že budete shromažďovat nebezpečné údaje na nás podnikatele... Tak mně prosím řekněte, co vy vidíte jako podnikatel nebezpečného na tomto jednom jediném údaji... A on říká: No ale říkali to v televizi. Říkali to v České televizi. Tak já jsem chtěl jenom poprosit vážené kolegy, aby přestali děsit naše občany, naše podnikatele. Rozumím tomu, že jsou proti tomuto zákonu, ale aby prostě říkali pravdu. Děkuji moc.

Prosím, vaše dvě minuty. No to je přesně ono.

Ani u kontrolního hlášení tam není obsah faktury!

Tak prosím vás, přestaňte už lhát. Není to pravda. Nejsou tam žádné údaje, a proto se nemůžou zneužít.

A většina firem to udělala těm firmám mluvím o kontrolním hlášení zdarma! Zdarma to je. Tak proč tady říkáte znovu o nějakých nákladech? Zdarma to dělali většinou, protože to mají v rámci smlouvy o údržbě softwaru.

Tak proč tady říkáte, jaké náklady? Žádné náklady nebyly. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Adamce. Děkuji za slovo. Budu velmi krátký. Já myslím, že jsme si s panem ministrem nerozuměli. O tom jsem nemluvil.

Já se omlouvám. Já nechápu, o čem mluvíte. Jaké zdražení?

Tak jaké náklady? Proč by někdo zdražoval? Nikdo nezdražuje.

Takže je to samý plus.